Děkuji za slovo. Hezký večer všem. Ještě vás přeruším, paní poslankyně, a opravdu požádám kolegy a kolegyně o klid!

Ano, prosím o klid!

Nedají se vyřešit. Velmi silně vnímám situaci zdravotníků i lidí pracujících v sociálních službách.

Dovolte mi přečíst to, co mi poslali z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky.